Děkuji, pane místopředsedo.

Takže se chci zeptat, paní ministryně, máte takovou dohodu s panem prezidentem, že on nebude vetovat tento zákon, to znamená, že jej podpoří, i když v rámci tohoto zákona nebude uvedeno, že je pouze na dva roky? Děkuji za vaši odpověď.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Celá ta debata právě odpovídá nekvalitní práci vlády, protože daňová reforma bratru za 90 miliard se opravdu nedá dělat tak, že se vloží pozměňovacím návrhem těsně před projednáváním tohoto zákona. Skutečně takovéhle věci by se měly projednávat trošičku více, s více partnery.

Říkalo se, aby se nemuselo zdražovat tak často. A zase to jde nahoru.

Díky koeficientům se zdraží v určitých městech a částech měst a podobně.

To je pořadí přihlášených s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já jsem si našel jeho rozhovor, který vyšel na idnesu, resp. článek z 8. června 2015, kdy Andrej Babiš coby ministr financí odpovídá cituji: